Nastavljamo dalje s radom. Danas ćemo prvo izjašnjavanje o amandmanima i izjašnjavanje o amandmanu na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 75. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandman je podnio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenom amandmanu.

Amandman se ne prihvaća.

Osim toga, ministar zdravstva redovno na svakoj sjednici Vlade RH od početka epidemije izvještava o aktualnom stanju vezano za koronavirus u RH.

Mosta nezavisnih lista.

Znači još jedan put.

Osim toga, ministar zdravstva redovito na svakoj sjednici Vlade RH od početka epidemije izvještava o aktualnom stanju vezano za koronavirus u RH, a Vlada RH redovito u saborsku proceduru upućuje zakonske prijedloge koji su povezani s učincima Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i o tome se redovno raspravlja.

Ovo je jedini amandman na ovaj zakon. Tim amandmanom mi smo željeli uputiti jednu važnu poruku, a to je da smo spremni surađivati u ovom pitanju koje je presudno pitanje za zdravlje i živote naše nacije. Tu našu ruku vi ste odbili. Nalazimo se u nezavisnoj situaciji, brojke rapidno rastu, one će, nadamo se, u jednom trenutku i padati. Da bismo tu situaciju mogli evaluirati i donijeti prikladne mjere, potrebno je djelovati brzo. Triput godišnje u ovakvoj situaciji ne znači ništa. Engleska revidira svoje mjere svaka 2 tjedna. Sve pristojne zemlje u Europi donijele su jasne parametre koje su iskomunicirale sa svojim građanima da bi im objasnili zašto se moraju pridržavati mjera koje, primjerice u hrvatskom slučaju, narušavaju njihovo pravo na privatnost, pravo na slobodu i pravo na rad, što su sve Ustavom zajamčene kategorije. Hrvatska niti u jednom trenutku, vaša Vlada nije rekla građanima zašto se moraju odreći tih svojim vrijednosti da bi prihvatili ovakve mjere. U čemu je problem ako im to ne kažete? Pa ako ljudima ne kažete koji su kriteriji na temelju kojih se donose ove mjere, ljudi se tih mjera i dalje neće pridržavati i naša će se situacija pogoršavati. Tražili smo vas ovim amandmanom nešto vrlo jednostavno, a to je da zajedno na ovome surađujemo, da nam prvo date izvješće o radu Stožera da bi uopće mogli raspravljati koje su nam mjere potrebne, a da bi onda jednom mjesečno naši građani čuli što se događa, koje ste kriterije iskoristili da donesete te mjere, treba li ih pooštriti ili ublažiti. Vi ste to odbili. Zašto, morat ćete objasniti hrvatskim građanima kada brojke opet budu rasle.

Uvaženi saborski zastupnici.

Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, zastupnik Nikola Grmoja, zastupnica Katarina Peović, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Prvi amandman je Odbora za zakonodavstvo, izvolite državni tajniče.

U okviru porezne reforme u prethodnim krugovima poreznog rasterećenja ukinuta je najviša porezna stopa, što je dovelo do smanjenja poreznog opterećenja rada i poduzetništva. Oporezivanje manjim brojem poreznih stopa i razreda postiže se jednostavnost u oporezivanju, te je isto u skladu s preporukama Europske

Dozvolite mi da ukratko ponovim još jedanput našu argumentaciju premda smo o njoj vrlo detaljno govorili u prvom i u drugom čitanju. Osnovna naša zamjerka ovim predloženim izmjenama Zakona o porezu na dohodak ne tiče se toliko poreznih stopa koje se ovim zakonom namjeravaju sniziti sa 24 na 20 i sa 36 na 30% Osnovna naša zamjerka se odnosi na činjenicu da je zapravo riječ o tome da 99% zapravo obveznika poreza na dohodak de facto plaća porez na dohodak po jednoj te istoj stopi. Ponovit ću još jedanput, svi oni čije su bruto plaće na mjesečnoj razini između 5.000 kuna i 42.500 kuna, svi oni dakle plaćaju porez na dohodak po jednoj te istoj stopi, bilo je 24 sad ste predložili 20. Nasuprot tome, mi mislimo da je prikladno i potrebno uvesti i progresivan sustav oporezivanja, da je potrebno uvesti 4 stope poreza na dohodak. To su stope od 15, 20, 30 i 40% Amandmanom smo također precizno elaborirali koji su to tragovi porezne osnovice na koje se pojedine stope odnose. I zadnje, ne najmanje važno, izračuni pokazuju da prijedlog koji smo dakle našim amandmanom predložili da taj prijedlog zapravo je neutralan što se tiče gubitka prihoda od poreza na dohodak i u ovom slučaju i u slučaju i u prijedlogu vlade dakle taj bi se gubitak otprilike kretao na razini oko 2 milijarde kuna. Stoga dakle ostajemo pri svom prijedlogu i molimo da se o njemu glasa. Obrazloženje je kao i za prethodni amandman. Također ističemo da bi povećanje poreznog opterećenja dodatno doprinjelo odlasku mladih visokoobrazovanih osoba iz zemlje u druge države članice EU, što, što ujedno posljedično dovodi i do negativnih demografskim trendova. Dobro, mislim bilo mi je jasno da ćete odbit moj amandman, al stvarno se nisam nadala ovakvom obrazloženju da će nešto što ide za tim da onima koji imaju manje plaće povećamo plaće dovesti do iseljavanja. To se moram priznat da se nisam nadala. Znači, o čemu se radi? Progresivno oporezivanje je pravedno oporezivanje za razliku od ove porezne reforme koja će povećati nejednakost i povećati siromaštvo najvećem broju ljudi, a dati najviše onima koji imaju preko 30.000 kuna bruto plaće. Prema tome, u Hrvatskoj 90% ljudi ima plaću manje od 15.000 kuna bruto. Tim ljudima treba najviše povećati plaće. Ovom reformom će primjerice koju vi predlažete oni sa 25.000 kuna dobiti oko 1.500 kuna, oni s plaćama oko 10.000 kuna će dobiti nekih par sto tisuća kuna, pa ne znam sad kako će oni biti nagrađeni, a onima s manje od 10.000 kuna će dobit čak manje od 100 kuna. Progresivnim oporezivanjem kakvo predlaže Radnička fronta sa stopama 10, 20, 40, 80 s pragovima 7.500 kuna, 15.000, 30.000 kuna bi se dakle ako imate minimalac s obzirom da bi digli neoporezivi dio na 5.000 kuna dobili biste 1.600 kuna više, ako radite za 15.000 kuna dobili biste oko 1.000 kuna više, ako radite za 30.000 kuna bruto 177 kuna više, a svima iznad 30.000 bismo oporezovali plaće sa stopom od 80%, što je pravedno i što je progresivno. U svakom slučaju takav porezni sistem ne samo da je pravedan nego i ekonomski opravdan jer oni koji imaju najmanje plaće u potpunosti svoje plaće troše, a oni koji imaju preko 30.000 kuna samo će akumulirati svoje bogatstvo.

Evo sasvim kratko, dakle mi ostajemo i kod ovog amandmana i molit ćemo i da se o njemu glasa. Međutim, dozvolite mi da kažem slijedeće. Klub zeleno-lijevog bloka je na ovaj Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak podnio čitav set amandmana u nastojanju da u skladu sa koncepcijom koju predlažemo zakon bude konzistentan. Ključan amandman koji smo predložili je upravo onaj prethodni maločas odbijen koji sam detaljno elaborirao. Svi ostali amandmani Kluba zeleno-lijevog bloka u funkciji su tog prethodno diskutiranog, dakle riječ je o amandmanima, čitam sad redom, 4. o kojem trenutno razgovaramo, 9., 10., 13., 15, i 16, svi ti ostali amandmani su naprosto korolari onog prethodnoga. Ukoliko se dakle prethodni amandman ne usvoji, a ponavljam još jedanput, mi smo molili da se o njemu glasa, ukoliko se dakle prethodni amandman ne usvoji, amandman ne usvoji, mi nećemo tražiti glasanje o ovim amandmanima 4., 9., 10., 13., 15. i 16. jer time oni postaju ne samo bespredmetni nego zapravo, fer je reći, time oni kad bi nekim čudom i bili prihvaćeni zapravo bi bili kontraproduktivni i štetni u tijelu zakona kako ga predlaže vlada. Dakle ostajemo, da rekapituliram, ostajemo kod ovog amandmana uvjetno, kao i kod svih ostalih u ovisnosti o tome hoće li se prihvatiti naš prvi amandman ovdje naveden pod rednim br. 2. Hvala lijepo.

Obrazloženje je isto kao i prethodno. Tražit ću da se o amandmanu glasa.

Naime, konačnim prijedlogom zakona propisuje se povećanje obračunatog poreza na dohodak po osnovi nerazmjera imovine uvećanjem propisane porezne stope sa 50 na 100%, tako da se po toj osnovi plaća porez na dohodak po stopi od 60% U slučaju kada nerazmjer potječe iz kaznenoga dijela tada se u kaznenom postupku oduzima cijela protupravno stečena imovinska korist ili sama imovina. Poštovani g. tajniče, prije nekoliko tjedana smo izglasavali proračun gdje smo kao Klub MOST-a bili najaktivnija stranka, gdje smo htjeli preuzet s vama suodgovornost s obzirom da smatramo da je Proračun RH najvažniji, najvažnije sredstvo preko kojeg možemo utjecat na život i suživot hrvatskih građana. I to ste odbili čime ste poslali jasnu poruku cijelom hrvatskom narodu da preuzimate odgovornost sada u ovome trenutku za osiromašenje i sve ono šta nas čeka u narednom razdoblju. Odbijanje ovoga tu amandmana pokazuje zapravo da se taj trend nastavlja i dalje iz razloga što ne vidim, ne vidim nikakvu raciju da se porezna uprava ne uključuje u proces otkrivanja dakle ljudi koji imaju nesrazmjer svoje imovine i da se hrvatska država u potpunosti odnosno u stopama koje smo ovaj predložili ovdje naplati za sve one nesrazmjere imovine i dohotka dakle koji naši građani imaju, a takvih ima, dakle, ne vidimo razum za to. I s druge strane, ne vidimo razum za 6.g. pokrivanja po područja iz razloga što se već dan danas zaboravila ova zadnja afera koja se događala u Slovenskoj 9, dakle zaboravili su se i gradonačelnici Velike Gorice i dakle ostali akteri koji su tamo sudjelovali, a gdje su tek oni akteri koji, koji dotiraju iz tamo 2012., '13. i doba Sanadera primjerice. Čega se bojite? Zašto ne možemo produljit ove godine? Zašto ne možemo istražit sve one građane RH koji su poslovali suprotno zakonu RH? I tu je taj novi suverenizam, dakle da hrvatska država samo naplati u proračun ono što je ukradeno i ne vidimo razloga zašto ne bismo taj vremenski okvir mogli produljiti i na taj način obuhvatiti sve građane koji su poslovali suprotno zakonima RH?

Stoga se ne prihvaća uz obrazloženje kao i za prethodni amandman. Bili smo i ostali pokretačka snaga u borbi protiv korupcije u RH. To smo željeli dokazati i ovim amandmanima. Pružili smo vam ruku, dali vam još jednu priliku da se istraže svi oni koji imaju nesrazmjer svojih primanja i imovine. Takvih je puno. Kolega Troskot je spomenuo neke aktere afere znači iz Slovenske 9. Ne samo gradonačelnika Gorice g. Barišića, nego npr. i g. Kovačevića koji nikada nisu došli na udar porezne uprave. To je i vaša odgovornost, znači državni tajniče i sviju vas iz Ministarstva financija. Ministar Marić je u predloženim izmjenama predložio zapravo da nesrazmjer imovine možemo istraživati samo za zadnjih 6.g. Svake godine gubimo, to je trenutno u važećem zakonu jel tako ili nije, samo za zadnjih 6.g. u važećem zakonu, nemojte demantirati zakon, mi tražimo, mi tražimo da bude za zadnjih 20.g., da bude obuhvaćeno i Sanaderovo vrijeme da se može istraživati nesrazmjer imovine za sve one koji ne mogu znači i koji imaju razliku između primanja i onoga što u stvarnosti imaju, od stanova, auta i svega ostaloga. Dakle, time se može napuniti hrvatski proračun, a uostalom time se može omogućiti poreznoj upravi da djeluje, a da onda pokrene i ostale institucije o kojima vi pričate, a to je ovaj represivni aparat koji u konačnici može oduzeti potpuno imovinu ako se dokažu kaznena dijela.

RH cilj nastaviti daljnje rasterećenje poreznih obveznika ovim konačnim prijedlogom zakona predloženo je sniženje poreznih stopa koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka paušalog oporezivanja djelatnosti.

11. amandman Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista. Pitanje zastare uređeno je Općim poreznim zakonom te isto nije predmetom ovoga zakona. Iznimno u odnosu na rokove zastare propisane Općim poreznim zakonom mogućnost postupanja Porezne uprave izvan tih rokova, a kao što je maloprije i kolega Grmoja spominjao, propisana je Zakonom o kaznenom postupku te samim Zakonom o Poreznoj upravi u kojem je izrijekom propisano da Porezna uprava uz ostalo obavlja poslove kontrole analitičke obrade podataka bez ograničenja rokova zastare iz Opće poreznoga zakona te obavlja razmjenu podataka bitnih za oporezivanje s obavještajnim agencijama i tijelima kaznenog progona i radi utvrđivanja imovine značajne vrijednosti koja je stečena na nezakonit način. Nema.

U okviru porezne reforme u prethodnim krugovima poreznog rasterećenja ukinuta je najviša porezna stopa što je dovelo do smanjenja poreznog opterećenja rada i poduzetništva. Oporezivanjem manjim brojem poreznih stopa i razreda postiže se jednostavnost oporezivanja te je ista u skladu sa preporukama Europske komisije. Nadalje, amandmanom se predlaže uređenje mjesečnog utvrđivanja predujma poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada za sve poduzetnike te granica primjene godišnje umanjenja porezne obveze, ali samo za mlade osobe ne uzimajući pri tom u obzir odredbe zakona kojim se propisuje godišnje porezne stope i porezni razredi.

Ono što bi htjela naglasiti samo još dvije stvari, jedna stvar, zašto je progresivno oporezivanje pošteno oporezivanje? Zato što ćete vi svojim prijedlogom onima sa 30.000 kuna dati više negdje oko 1.500 kuna, a progresivnim oporezivanjem koje nudi Radnička fronta bi se onima koji imaju minimalac plaća podigla za 1.600 kuna. Onima koji imaju 30.000 kuna bi se podigla samo sa 177 kuna, a vašim poreznim rješenjem će se tim ljudima na minimalcu dići plaća nekih da imaju za ono jedan sendvič otprilike.

Zašto? Oni koji imaju male niske plaće, rekli ste da će otić u inozemstvo, pa ne vjerujem da će otić u inozemstvo ako ćemo nekim stručnjacima dati veće plaće, znači oni koji imaju preko 30.000 kuna to su ljudi koji 50 puta više zarađuju od čovjeka koji ima minimalac. Niko ne vrijedi 50 puta više niti ne radi 50 puta bolje od čovjeka na minimalcu. Ali zašto je to i ekonomično? Zato što onaj tko ima minimalac ako mu date 1.600 kuna svu svoju plaću potrošiti. Mi znamo da je naš PDV osnovni porez koji puni naš proračun, potrošnjom bi se stvari pokrenule. Na ovaj način vi ćete samo potaknuti još veću akumulaciju štednje onih najbogatijih jer znamo da u krizi u korona krizi niko ne troši već upravo štedi i akumulira.

Jednako je naše očitovanje kao i u prethodnim slučajevima, dakle ostajemo kod ovog amandmana, naravno uvjetno o ovisnosti o ishodu glasanja o amandmanu br. 2.

Neću duljiti ali samo da ponovim i da istaknem još jedanput jednako kao prethodno ostajemo i kod ovog amandmana uvjetno kako je rečeno ranije.

kao vjerodajnica visoke razine sigurnosti za pristupanje elektroničkim uslugama u drugim zemljama članicama. U ovim izmjenama i dopunama zakona našim građanima osiguravamo da tako bude i ubuduće odnosno da budu i naprednije. Nadalje, hrvatskim građanima omogućen je proces izdavanja osobnih iskaznica u najkraćem mogućem roku.

RH omogućuje svojim građanima elektronički identifikacijski dokument po povoljnoj cijeni i kratkim rokovima izdavanja. Rješenjima koja već sada primjenjujemo omogućava se elektronička usluga kojom se mogu elektroničkim putem podnijeti zahtjevi za putovnicu i vozačku dozvolu, te zatražiti i njihovu dostavu na kućnu adresu. Dat ću samo kratke podatke o broju izdanih u zadnjih nekoliko godina. Primjerice, 2018.g. izdano je 599.338 osobnih iskaznica, dakle gotovo 600.000, prošle godine 565.524, a ove godine u prvih 11. mjeseci 472.927, ali pri tom moram istaći, s tim ste svakako upoznati, da je ovdje izglasan, su izmjene Zakona o osobnoj iskaznici kojom je za vrijeme trajanja epidemije korona virusa građani, građani dakle mogu i svoje istekle dokumente i dalje koristi, takvih dokumenata je, takvih osoba sa isteklim dokumentima je trenutno 126.704, ali oni ih mogu i dalje koristit dok, dok epidemija ne bude okončana, što bi značilo da je u stvari već sada izdano, da bi bilo izdano oko 600.000, gotovo 600.000 iskaznica i ove godine. Namjera predlagatelja je da ovim izmjenama i dopunama i nadalje olakšava komunikaciju građana s državom, omogući uslugu interoperabilnosti s ostalim državama članicama EU, olakša putovanja s manji broj šaltera, ali i vremena koje naši građani troše na razne administrativne poslove, te dakle dalje pridonositi daljnjoj digitalizaciji društva koje naši građani podržavaju i očekuju i koje već i danas obilato koriste.

Svi ti podaci ukazuju da su građani snažno zainteresirani za korištenje, kako usluga povjerenja, tako i svih usluga ponuđenih u sustavu e-građani. Usvajanjem ovih izmjena i dopunama omogućit će se našim građanima ne samo temeljni identifikacijski dokument nego i sredstvo za bržu, lakšu i jednostavniju elektroničku komunikaciju s državnom administracijom u ostvarivanju aktivnosti koje su im potrebne u brojnim životnim situacijama, od prijave namjere sklapanja braka, prijave rođenja djeteta, nadam se da će ih bit što više tih prijava, podnošenje zahtjeva za putovnicu, vozačku dozvolu, zahtjeva za izdavanje tahografske kartice, otočne iskaznice, prijave u sudske spise, porezna rješenja, zdravstveno i mirovinsko osiguranje i još 70-tak ostalih usluga koje su građanima ponuđene kroz sustav e-građani. U brojnim raspravama koje vodimo u ovoj sabornici često postavljamo pitanje jesu li rješenja koja donosimo u skladu s europskim okruženjem i dosegnutom razinom ovakvih usluga u najnaprednijim državama? Držimo da je ovaj segment jedan od onih za koje s pravom možemo reći da smo tu razinu u potpunosti dosegli. Rezultat za to, rezultat toga nije slučajan, on je posljedica kontinuiranih napora i ulaganja u ljude i infrastrukturu, znanja i kapaciteta koju RH danas ima i s kojima raspolaže. Podsjetit ću da je 2015.g. našim građanima prvi put se počela izdavat elektronička osobna iskaznica na koju su pohranjeni certifikati, identifikacijski certifikat i kvalificirani potpisi sukladno europskoj regulativi. Prvi certifikat omogućava identifikaciju i pristup elektroničkim uslugama kao što su primjerice usluge koje su dostupne u sustavu e-građani o kojima sam upravo govorio a drugi se koristi u svrhu kvalificiranog elektroničkog potpisivanja dokumenata i u potpunosti zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno Europskoj uredbi 910/

Državni tajniče.

Koja je zaštita kibernetičkih napada koje smo evo i nedavno imali u RH, da li ste o tome razmišljali? I vrlo bitno je ovaj drugi financijski aspekt, a to je da ne padne sve na teret građana. Sve izmjene koje dolaze po pitanju u RH, a sada i u slučaju osobne iskaznice padaju na teret građana RH. smatram da bi ovdje trebao biti financijski okvir da ne bi trebalo ići na teret građana, da bi trebala to iznać se sredstva i vrlo bitno je već kada imamo kolegice i kolege, elektronske iskaznice da je vrijeme da se uvede i elektronsko glasanje koje bi olakšalo i bilo puno pravičnije u RH. Svi pokazatelji govore da je hrvatska osobna iskaznica iznimno siguran dokument, ovim izmjenama i dopunama zakona omogućit će se daljnje tehničko unapređenje ovoga dokumenta, ali na tome treba kontinuirano raditi, kako države i vlade stvaraju sigurno digitalno okružje tako naravno postoje i oni koji to digitalno okružje nastoje kompromitirati i to je stalni proces. Mi ćemo dati sve od sebe da i dalje ostanemo sigurni i da ovaj dokument tu sigurnost unaprijedi. Što se tiče financija, rekao sam i uvodno, trudili smo se da cijena bude što je povoljnija za hrvatskog građanima, ponavljam cijena osobne iskaznice koja se izdaje u redovnom postupku je 70,50 kuna, a za starije i za djecu je jeftinija. Uvaženi državni tajniče. Molim vas da malo detaljnije pojasnite što znači funkcionalno spajanje osobne iskaznice i zdravstvene iskaznice, što to znači i kako se provodi? Također jeste li poduzeli sve što je potrebno da bi to funkcionalno spajanje bilo provedivo i moguće u praksi odnosno je li sustav spreman? Također me zanima na koji ćete način građanima pojasniti i upoznati ih sa novim funkcionalnostima? Zanima me tko je proizvođač čipa i koja je ukupna cijena izrade jedne nove osobne iskaznice jer bez obzira tko plaća ovih 70 kuna ukupni trošak u svakom slučaju ide na teret poreznih obveznika. Da, dosta je pitanja mislim da na sve neću moći odgovoriti u ovom vremenu, a za neke naravno još nemamo pouzdane informacije. Što se tiče spajanja osobne iskaznice i zdravstvene iskaznice, učinjeni su prvi kontakti, razgovori i zaključeno je da je to moguće. Izmjena ovog zakona je prva u redu, slijede izmjene propisa koje reguliraju zdravstveno osiguranje.

Cijena takvog dokumenta još nije poznate i ne može u ovom trenutku biti poznata, ali kao što je i u pitanju osobna iskaznica tako će raditi na tome da integrirana osobna iskaznica bude što je povoljnija hrvatskim državljanima.

Državni tajniče. U svom izlaganju ste naveli da ovaj prijedlog ima dva cilja, s jedne strane da se dodatno zaštite osobini podaci svih naših građana, a s druge strane da se olakša korištenje osobnih dokumenata. Između ostalog kolegica Dalija je navela tu primjer, da postoji mogućnost spajanja zdravstvene i osobne. Također u svojoj raspravi ste naglasili da se osobna iskaznica može koristiti ko putna isprava, pa možete samo dodatno malo oko toga pojasniti na koje države bi se to odnosilo, samo susjedne, članice EU ili općenito kao putna isprava? Hvala. g. Zastupniče, upravo glavni razlog ovih izmjena, dakle prenošenje u hrvatsko zakonodavstvo Uredbe Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019.g., dakle jest jačanje sigurnosti osobnih iskaznica i drugih dokumenata kojima se ostvaruje pravo na slobodno kretanje. Dakle, ova, ovim izmjenama će u stvari ova osobna iskaznica moći praktično u potpunosti zamijeniti putovnicu, putnu ispravu i moći će se koristiti u svim državama, dakle ne samo u državama EU nego i u drugim državama. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Nema. Otvaram raspravu, prvi se prijavio uvaženi zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista.

Narode moj, evo pred nama je još jedna tj. nove iskaznice, čipirane iskaznice, kao što je rečeno od tajnika u uvodu iskaznice sa memorijskim čipom koje bi trebale olakšati građanima elektronski mogućnosti i brojne pogodnosti. Međutim, ovdje se postavljaju i određena pitanja koja smo postavljali i u prvome čitanju. Prije svega to je financijski okvir, a tko će to platiti, dal će platiti građani il će se osigurati u čestim izmjenama, zbog čestih izmjena država novac?

Vrlo bitno je znači sigurnost iskaznica jel ako govorimo o mogućnosti da će se moći spojiti i zdravstvena iskaznica i brojne ostale mogućnosti koje će se servirat, koje će biti ovaj na tom čipu pohranjene, znači vrlo je bitno sigurnost zbog kibernetičkih napada jel svjedoci smo da je nedavno bio kibernetički napad na, na, u, na sustave u Hrvatskoj, tako da su brojnim građanima i institucijama čak ovaj mailovi, ne znam kolki je broj bio, al bio je ogroman broj ovih mailova koje su ušli u šifre, tako da jednostavno moramo voditi brigu o tome jel tu će biti pohranjeni podaci, privatni, osobni naših građana i o tome triba razmišljati i tehnički gledati kako to ne dozvoliti da se zaštiti ti podaci koji će biti na čipovima, memorijskim čipovima ovih osobnih iskaznica. Nabrojali ste ovdje i brojne pogodnosti po pitanju e-građanina gdi neće tribati vlastoručni potpis nego će se temeljem mobilnih, pametnih mobitela moći ovaj taj problem rješavati i ubrzavati, ljudima dati mogućnost da ne troše vrijeme, što je pozitivno i to tribamo prihvatiti. Međutim, ovdje moramo početi govoriti što mi s ovim tehničkim unaprjeđenjem moramo mijenjati u društvu i što može potaknuti da rješajemo probleme kao probleme koji su ključni problemi kao što je problem primjera elektronskog glasanja, u RH brojni ljudi poglavito iselili u posljednje vrijeme i oni nemaju mogućnost glasanja, a mi ovdje dajemo i ulažemo u nove tehnologije, što će građani platiti, a ti isti ljudi neće imati mogućnosti glasati, tako da trebamo i ostale zakone gledati što prije promijeniti jel ono što je najbitnije u demokraciji to su izborni izbori.

Vidimo u covid krizi da se elektronskim putem ne rješaju brojne stvari, pa omogućeno je saborskim zastupnicima da se preko video linka raznih kanala da se glasa, raspravlja i što je dobro. Međutim, ja mislim da samo mijenjati iskaznice radi određenih stvari, a ne koristiti druge alate nije dobro. Još jednom napominjem, najbitniji ovdje problem je financijski okvir i ko će ga platiti. Po ovome će ga platiti nažalost građani, kao i svaku izmjenu do sada. Sa vožačkom je također ne samo sa zdravstvenom, spomenuli ste brojne mogućnosti koje mogu ić sa vozačkom određene probleme koji ne bi mogli ovaj ić s ovim, međutim može se pronaći način da u jednom dokumentu, već ako tolko ulažemo, jel ovo će koštati i server i sve skupa i upravljanje time i održavanje i zaštita, ovo će biti znači uloženo u ovo da se olakša građanima. Al ako se olakšaje građanima onda moramo koristiti sve alate i mogućnosti jel ovo bi tribala biti produžena ruka u biti olakšanju života naših građana, poduzetnika i svega onoga šta danas imamo problem jel vrijeme pečeta, čekanja u redovima u administraciji je, trebalo bi biti za nama. Još jednom naglašavam, nađite sredstva da građane i porezne obaveznike, obaveznike ne koštaju učestale izmjene, promjene osobnih dokumenata, to je pod prvo. Drugo, bitna je sigurnost i zaista je to ono najbitnije jel jednostavno u tome serveru na čipovima koji će slati server osobnih iskaznica bit će osobni podaci ljudi koji moraju biti zaštićeni, maksimalno sigurnosno zaštićeni jel ovaj projekat kojega mi sada provodimo je projekat prije svega sigurnosni projekat jel ako ne bude zaštite, a budu svi podaci, a danas znamo da vrlo lako se napadaju ti serveri da more doći do problema i o tome moramo voditi računa. Hvala lijepo. Slijedeća rasprava je uvažene zastupnice Ružice Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Dakle, ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta dajemo svoje komentare na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici. Ako se vratimo unazad samo nekoliko mjeseci možemo se sjetiti da se Zakon o osobnoj iskaznici mijenjao u travnju ove iste godine. Prekjučer smo mijenjali odredbe Zakona o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti kojeg smo mijenjali prije isto tako samo nekoliko mjeseci. Europa nas upozorava da smo prenormirano društvo, a mi umjesto da idemo ka normativnim rasterećenjima mi smo spremni uvjeravati javnost kako nam je egzistencijalno nužna i presudna baš ova izmjena i dopuna kao da će bez nje cijela zajednica propasti. Uredba EU 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaraju pravo na slobodno kretanje stupila je na snagu 1. kolovoza 2019.g. Iz prvog čitanja ostalo mi je neodgovoreno pitanje.

U prijedlogu izmjena zakona navedeno je da će se iskaznice, da će iskaznice važiti 5.g., kako nam je to danas i štovani državni tajnik ponovno pojasnio, ali meni i dalje ostaje nejasno zbog čega se jedna država koja ima tako slabu ekonomiju kao što je Hrvatska, zemlja koja bilježi tako veliki pad BDP-a baca i sebe i građane u dodatni trošak svakih 5.g. kad sama uredba daje mogućnost i to čl. 4. koji definira rok važenja osobnih iskaznica i kaže da je najkraći rok važenja osobnih iskaznica 5.g., a najdulji 10. Zbog čega nismo iskoristili maksimalni rok i zakonom odmah propisali da iskaznice važe 10.g. i sve to tehnički popratili? Na taj način bismo građanima smanjili dvostruki trošak na samo jedan svakih 10.g. Ako sam dobro razumjela predstavnika predlagatelja zakona, dakle državnog tajnika, čip koji će biti ugrađen u nove osobne iskaznice će biti valjan narednih 5.g., pa dakle da li smo mogli odmah ugraditi čip odnosno memorijsku karticu tj. elektronički zapis o kojemu govorimo danas, onaj koji vrijedi 10.g. i time dakle ostvariti uštedu građanima i državi? Na Odboru za zakonodavstvo HS predstavnik predlagatelja također je iznio podatak kako je u ovu memorijsku karticu moguće pohraniti podatke i iz drugih resora, primjerice vozačku dozvolu, zdravstvenu iskaznicu, podatak o rođenju djeteta, dakle to smo čuli i danas. No to je sada zadatak za druge institucije, to je zadatak za nove zahtjeve, za novu administraciju, to znači i za nove redove našim građanima. Mene zanima kakva nam je međuresorna suradnja između samih ministarstava, kao i drugih tijela državne uprave, jesmo li mogli koordinacijom između spomenutih tijela izbjeći nove troškove i odmah iskoristiti memorijsku karticu predviđenu za izradu osobne iskaznice i u nju implementirati i druge osobne dokumente? To bi našim građanima bilo iznimno važno. Kada bismo u proceduri donošenja zakona poštivali predviđenu proceduru koja je jasno definirana odredbama Zakona o procjeni učinaka koji u sebi govori upravo o obvezi međuresorne suradnje između tijela tada bi ovih propusta bilo sve manje. Poseban cilj postupka procijene učinaka propisa jeste upravo poticanje suradnje i međuresorne koordinacije središnjih tijela državne uprave u postupku izrade zakona. Podsjećam da je Zakonom o procjeni učinaka propisa kojeg je ova vlada donijela 2017.g. čl. 12. predviđeno da se prethodnom procjenom utvrdi između ostalog izravne učinke propisa kojeg se donosi odnosno predlaže donijeti osobito one gospodarske učinke, socijalne učinke, učinke na tržište rada, učinke na zaštitu okoliša, na zaštitu ljudskih prava i učinke na tržišno natjecanje. O rezultatima takvog rezimiranja utjecaja bismo i mi u ovom visokom domu trebali biti upoznati. I dalje smatramo kako je procedura donošenja zakona u kojoj nedostaje obrazac iskaza o procijeni učinaka propisa koji je temeljem čl. 174. Poslovnika HS trebao biti sastavni dio prijedloga ovog zakona i drugih zakona i kao takav je trebao biti dostavljen nama saborskim zastupnicima uz sam prijedlog zakona na uvid, takva procedura je krnja i nepotpuna. Trudit ću se ukazivati na ovaj nedostatak skroz dok ne profunkcionira primjena Zakona o procjeni učinaka propisa, dok ne profunkcionira međuresorna suradnja između institucija u Hrvatskoj, ali i skroz dok se ne počne primjenjivati dosljedno i odgovorno članke i odredbe Poslovnika HS. Dakle, spomenuti članak Poslovnika kaže, citiram. Uz prijedlog zakona predlagatel, predlagatelj će dostaviti i izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, te iskaz o procjeni učinaka propisa u skladu sa posebnim propisom. Napominjem, spomenuti iskaz nismo dobili.

Poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub SDP-a je prilikom prve rasprave ovog zakona pozdravio poštivanje uredbi EU parlamenta, kao i tehničke i tehnološke napretke koje smo ovoga spominjali i skrenuli smo pozornost na odredbe čl. 2. st. 4. i na čl. 9. st. 3. Posebno smo napomenuli da odredbe prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici u dijelu u kojem propisuje obveznog pružatelja usluga povjerenja koji je jedini ovlašteni izdavati identifikacijske i potpisne certifikate na osobnim iskaznicama nisu u skladu sa pravom EU kojim se uređuje zaštita tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu jer se tako omogućuje zlouporaba vladajućeg položaja na tržištu pružanja usluga povjerenja u RH od strane jednog poduzetnika. Vlada odnosno argument da je vlada donijela 2015. odluku koja se odnosi na pružatelja usluga povjerenja koji će izdavati certifikate nije više dobar argument. U međuvremenu su se desile velike tehnološke promjene, razvijene su nove tehnologije na ovom području i treba mijenjati i navedenu odluku, a znamo da ne bi bila ni prva ni posljednja koja se mijenja. Neosporno je da odredba čl. 2. st. 4. prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici prema kojoj svaka osobna iskaznica izdana osobama od navršenih 18. do navršenih 70.g. sadržava identifikacijski i potpisni certifikat, stavlja pravnu osobu ovlaštenu za izradu osobnih iskaznica u vladajući položaj na tržištu pružanja povjerenja jer toj pravnoj osobi omogućava izdavanje više milijuna identifikacijskih i potpisnih certifikata. Time se pravnoj osobi ovlaštenoj za izradu osobnih iskaznica ovim propisom omogućava i daje značajna tržišna snaga u odnosu na druge pružatelje usluge povjerenja dok se druge pružatelje usluga povjerenja istim propisom onemogućava u pružanju svojih usluga na mjerodavnom tržištu u vezi s izdavanjem certifikata na osobnim iskaznicama. Takvim propisivanjem ograničava se tržište pružanja usluga povjerenja na štetu potrošača jer im se ne omogućava na osobnoj iskaznici ili na pokretnim uređajima izdavanje potpisnih certifikata drugih ovlaštenih pružatelja usluga povjerenja prvenstveno u RH, a naravno i na razini EU, koji također zadovoljavaju ove organizacijske, tehničke i sigurnosne mjere za izdavanje jednako vrijednih certifikata. Već sam prošli puta pričao i objašnjavao da se trenutno u Hrvatskoj nalaze odnosno da postoje 3 ovlaštena pružatelja usluga povjerenja, da su 2 pružatelja usluga povjerenja u državnom vlasništvu, od toga je jedno trgovačko društvo, a jedna je agencija. Pružatelj usluga povjerenja koji ima najduže iskustvo u pružanju tih usluga u RH i agencija u vlasništvu države i ona u tom dijelu poslovanja djeluje isključivo na komercionalnom principu. Važno je za znati da je uspostava i održavanje IT infrastrukture vezane za pružanje usluge povjerenja jako kompleksno, komplicirano, zahtjevno i skupo, pa je to još jedan od razloga zbog kojeg predlagatelj ne bi smio onemogućiti tržišno natjecanje. Budući da je jedan od važnijih ciljeva koji se treba postići u narednom periodu informatizacija poslovnih procesa u tijelima državne uprave i pružanje usluga našim građanima digitalnim putem, smatramo da bi bilo preporučljivo da se sve državne IT infrastrukture vezane za pojedine usluge u RH međusobno povežu, konsolidiraju i optimiziraju, pa tako i infrastrukture pružatelja usluga povjerenja. Nema pravne ni stvarne zapreke da se ovim promjenama Zakona o osobnoj iskaznici građanima ne bi omogućilo da po svojoj slobodnoj volji odluče o pružatelju usluga povjerenja čije certifikate žele imati na svojoj osobnoj iskaznici. U konačnici morat će se omogućiti da se i podaci koje se tiču vozačke dozvole odnosno koji se tiču zdravstvene iskaznice da se na neki način upiše da li će to opet biti dano istoj pravnoj osobi, mislim da to ne bi bilo dobro jer se zapravo opet nameće volja koja nije dobra. Dakle, nema pravne ni stvarne zapreke da se ovim promjenama Zakona o osobnoj iskaznici građanima ne bi omogućilo da po svojoj slobodnoj volji odluče o pružatelju usluga povjerenja čije certifikate žele imati na svojoj osobnoj iskaznici, barem u pogledu potpisnih certifikata jer ionako odredba čl. 9. st. 3. kaže da za izdavanje osobne iskaznice koja sadržava 1 ili 2 certifikata podnositelj zahtjeva dužan je sa pružateljem usluga povjerenja sklopiti Ugovor o pružanju usluga certificiranja kojim su definirana prava i obveze obje ugovorne strane. Dakle, ukoliko naš građanin želi imati certifikat na svojoj osobnoj iskaznici ionako mora otići i potpisati ugovor sa pružateljem usluga povjerenja koji će mu staviti svoj certifikat na osobnu iskaznicu.

Stoga apeliramo da se prihvati amandman vezan za ovu tematiku, da se naprave predložene izmjene u prijedlogu zakona, te se posebno napravi i mali korak prema konsolidaciji i optimizaciji IT infrastruktura potrebnih za pružanje usluga povjerenja jer taj mali korak bi istovremeno bio i veliki korak u ustaljenoj praksi vezanoj za formiranje i definiranje IT infrastruktura u RH. Naš amandman glasi u čl. 2. st. 4. koji glasi: „Pružatelj usluga povjerenja koji obavlja poslove izdavanja certifikata iz st. 2. i 3. ovog članka je pravna osoba ovlaštena za izradu osobnih iskaznica se mijenja i glasi Pružatelj usluga povjerenja koji obavlja poslove izdavanja certifikata iz st. 2. i 3. ovog članka je pravna osoba koja je pružatelj usluga povjerenja i ispunjava tehnološke pretpostavke za poslove izdavanja certifikata koje je definirala i javno objavila pravna osoba ovlaštena za izradu osobnih iskaznica“.“ Dakle, poštivat ćemo sve odnosno poštivalo bi se tim zakonom sve što propiše osoba, pravna osoba koja izdaje osobne iskaznice i tehnološke pretpostavke i svi standardi koje su propisane od strane te pravne osobe, tako da zapravo ukoliko je neka pravna osoba željna i voljna svoje certifikate staviti na osobnu iskaznicu trebali bi poštivati sve što, ono što je propisano od strane osobe, pravne osobe koja izdaje osobnu iskaznicu i smatramo da nema problema, ne bi smjelo biti problema da se takva odredba stavi u zakon. Ukoliko se amandman ne prihvati, da to malo povučemo paralelu, to bi bilo kao da ste svim državnim službenicima i namještenicima isplatili osobni dohodak, ali ste uvjetovali da ga moraju potrošiti u jednoj jedinoj trgovini. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvaženi zastupnik Mario Kapulica.

Uvažene kolegice i kolegice i kolege zastupnici. Početkom 9. mjeseca ovaj je zakon na prijedlog vlade uz nazočnost predstavnika nadležnog predlagatelja MUP-a i potporu matičnih odbora, Odbora za zakonodavstvo i Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bio u prvom čitanju i dobio potporu 135 saborskih zastupnika. Uglavnom smo se složili da je riječ o kvalitetnom i potrebnom noveliranju zakona iz 2015.g. kojim se hrvatskim građanima prvi put počela izdavati elektronička osobna iskaznica s identifikacijskim i potpisnim certifikatom. Europski parlament i Vijeće donijeli su sredinom prošle godine Uredbu o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji, a koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje i to podrazumijeva i čip sa biometrijskim identifikatorima nositelja osobne iskaznice. Ta će se uredba, a to smo čuli i od predstavnika predlagatelja, izravno primjenjivati u svim državama članicama od 2. kolovoza 2021.g. Zašto smo podržali ove izmjene? Zato što su baš kao i sama uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019.g. usmjerene na postizanje viših sigurnosnih standarda, ali i veće mogućnosti upotrebe u okviru jedinstvenog europskog prostora. Kao što je rečeno u prethodnim raspravama moderan život i moderne tehnologije zahtijevaju sve kvalitetnije i sigurnije dokumente i dokumente s kojima se može pristupati što većem broju usluga, a to znači tehnička unaprjeđenja koja traže izradu novog dokumenta i koji će to on omogućavati. Zbog toga držimo da treba podržati novine koje donose izmjene i dopune Zakona o osobnoj iskaznici koje su pred nama. I nikako se ne možemo složiti da je ovaj zakon nepotreban, da je riječ o suvišnom prenormiranju jer je on usmjeren na sasvim konkretna rješenja i pogodnosti za hrvatske građane. Tog prenormiranja u našem sustavu sasvim sigurno ima. O tome posebno mogu govoriti ljudi iz realnog sektora i poduzetnici koji o tome često govore, međutim, u ovom, u ovim izmjenama zakona toga nema. Mogli smo, kako su neki rekli, odmah i ugraditi u naše nove osobne iskaznice čip koji vrijedi 10.g., kao što je to napravila Estonija koja je zbog toga morala mijenjati 600.000 osobnih iskaznica svojih građana i vratiti se na model koji primjenjuje Hrvatska. Zašto? Jer se rješenje pokazalo nevaljalom, nevaljalim i što se tiče sigurnosti i što se tiče pouzdanosti i što se tiče brzine. Inače Estonija je sinonim za pružanje digitalnih usluga u EU i, a EU nije bez razloga propisala ograničeni sigurnosni rok trajanja certifikata ovisi o, ovisno o snazi kriptografske komponente. Želim također naglasiti da će glede troškova aktivacija elektroničkog dijela osobne iskaznice, što je jedna od novina ovog zakona, biti besplatna. Nakon te aktivacije građani će moći također besplatno biti u mogućnosti preuzimati programska rješenja za pokretne uređaje, prijava na sustav e-građani bit će jednostavna i s najvišom razinom sigurnosti, kao i pravovaljano elektroničko potpisivanje putem mobilnih telefona. Tako da ne stoje tvrdnje da se svi troškovi pripreme i izrade novih iskaznica prebacuje na teret građana iako stoji tvrdnja zastupnice Orešković kako bez obzira na to plaćali mi osobno iz svog džepa trošak osobne iskaznice od 70 i nešto kuna kolko je sad taj trošak ili plaćali to sredstvima državnog proračuna, u oba slučaja to plaćaju hrvatski građani. I mislim da u HS to trebamo osvijestiti jer u puno slučajeva se spominje kako je nešto što se plaća iz državnog proračuna nije trošak za hrvatske građane i kako bi trošak hrvatskih građana trebalo prebacivati u mnogim slučajevima na teret državnog proračuna. Dame i gospodo, ove promjene nisu proizvoljne, one nisu nepotrebne, niti se radi o promjenama radi promjena od kojih hrvatski građani nemaju ništa. Upravo je suprotno, svjedoci smo otvaranja novih mogućnosti korištenja elektroničkih funkcionalnosti osobnih iskaznica, te potičemo MUP da u suradnju s ovlaštenim tvrtkama nastavi raditi na njihovom daljnjem razvijanju kako bi se stalno povećavala sigurnost, sprječavala mogućnost krađe identiteta i drugih manipulacija, te povećala praktična primjena i korisnost osobne iskaznice za naše građane pri obavljanju brojnih radnji i poslova u odnosima sa tijelima državne i javne vlasti. Mislim da je dobro kratko se na kraju osvrnuti na one dijelove ovih izmjena koje europska uredba ostavlja nacionalnim zakonodavstvima da ih sami propišu poput mogućnosti korištenja elektroničkih funkcionalnosti osobnih iskaznica kao stvaranje podloge da se omogući spajanje funkcionalnosti osobne i zdravstvene iskaznice o čemu je ovdje bila riječ, što klub zastupnika naravno pozdravlja i potiče. Poštovane kolegice i kolege, svjedoci smo sustavnih i kontinuiranih napora nadležnog ministarstva koji performansom ovog najvažnijeg identifikacijskog dokumenta posvećuje veliku pozornost, ne samo danas nego čitavo vrijeme od one prve iskaznice slobodne i samostalne hrvatske države iz 1991.g. kada u Hrvatskoj još nismo imali niti jedan pravni subjekt koji bi taj posao uopće mogao obaviti i čime se je stalno povećala i dostupnost i obuhvat usluga koje građanima pružaju tijela državne i javne uprave. Zato ću još jednom podsjetiti da su hrvatski dokumenti koje sada imamo napravljeni u skladu s najvišim svjetskim standardima i da je hrvatska osobna iskaznica prihvaćena kao vjerodajnica visoke razine sigurnosti za pristupanje e-uslugama u drugim zemljama članicama, te da ovim izmjenama i dopunama našim građanima osiguravamo da tako bude i ubuduće. Dakle, Klub zastupnika HDZ-a podržava usvajanje ovog zakona uvjeren da se njime ostvaruju temeljni preduvjeti koje smo našim građanima dužni osigurati. Nove mogućnosti za olakšavanje komunikacije sa državom i tijelima javne vlasti, interoperabilnost sa ostalim članicama EU, olakšavanje putovanja, smanjivanje broja šaltera, ali i vremena koje naši građani troše na razne administrativne poslove. Sve to pridonosi daljnjem razvoju digitalizacije društva koje naši građani podržavaju, očekuju i koje već danas obilato koriste.

Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš preko video linka, izvolite. Evo pred nama je u drugom čitanju izmjene i dopune Zakona o osobnim iskaznicama. U prvom čitanju smo dali niz primjedbi, od tih primjedbi nešto je, zapravo skoro ništa, prihvaćeno je ono od odbora, kao što je to uobičajeno, ali imamo jednu novinu koju trebamo naglasiti, a to je kad je riječ o djeci osobnih, o osobnoj iskaznici vezano uz djeci i mislimo da je to dobro i da je tu efikasno i ostalo. Ono što smo raspravljali mi neki od saborskih zastupnika u prvom čitanju je u onoj grupi primjedbe koje su komentirali, a nisu prihvatili ostalo je i dalje. Jedna tema je važenje od 5.g. odnosno vezano uz certifikat, a druga tema je način na koji će biti svi podaci koji su na osobnoj iskaznici definirani, tko će tim upravljati i što će se tu desiti. Dakle, naši građani kad nas slušaju ili rezultat nakon ovog će biti, ček malo, što im je sad opet došlo, po koji to put su se opet smislili mijenjati te osobne iskaznice? Dakle, s jedne strane imate formu, a s druge strane imate sadržaj. Forma je da imamo uredbu koja je na razini EU, da smo članice EU, da se trebamo prilagoditi, da trebamo otprilike imati svi iste dokumente, što je u redu. Dakle, a s druge strane prošlo je vrijeme, sjećamo se mi koji malo duže pamtimo ili smo malo duže na ovom svijetu da ste nekad imali osobnu iskaznicu, dobili ste ona je, ona je vrijedila trajno i onda smo međusobno gledali pojedine fotografije kako je ko izgledao pre 5 ili 10.g., čak i te fotografije koje su bile na osobnoj iskaznici su u dosta slučajeva nisu ni sličili onom koji je imao osobnu iskaznicu. Ali, dakle stvari se mijenjaju. Živimo u jednom drugom svijetu, živimo u svijetu kad su informacije imaju brži protok. Ali moramo živjeti u svijetu kad nam zaista treba što manje papira, da ne kažem što manje dokumenata. I na to se trebamo prilagodit, i o tome trebamo voditi računa. Ono što me ljuti i uvijek će me ljutiti da s jedne strane imam osjećaj da zaista vodimo računa, zadovoljimo formu, uskladimo se s određenim uredbama, omogućujemo da bude putem e-građana nekakve stvari, a onda s druge strane pri tom imate situaciju da bez obzira na to sve zajedno vi i dalje morate fizički doći i nešto fizički odradit. Pitanje je do kad se to mora napraviti? Jedan je zgodan primjer koji koristim ovu osobnu iskaznicu samo da naglasim i da kažem slijedeće. Dakle, primjer o kojem želim reći je vezano uz Zakon o obnovi Grada Zagreba. Dakle, mi imamo e-građevinsku dozvolu, svi dokumenti vezani uz taj dio se mogu dati, dakle može se putem video linka, video veze odnosno putem maila dostaviti, al kad je riječ o obnovi, dakle Zagreba i okolice iza potresa tada svi oni koji podnose zahtjev morat će fizički doći u ministarstvo i fizički u ministarstvu u pisarnici podnijeti zahtjev. Zapravo vam o tom govorim, s jedne strane mi se trudimo, s jedne strane kažemo sve ćemo imati digitalno, omogućit ćemo da živimo u jednom novom svijetu, svijetu e-građana, a s druge strane kad vidite u stvarnom životu to tako ne funkcionira. I u prvom čitanju, a i to ponavljam i sad, sam ukazivala na taj problem 5.g. vezanje uz, dakle uz certifikat odnosno uz biometrijske podatke čini mi se da je tih 5.g. zaista trebalo dobro razmisliti i vidjeti dal je realno da to bude 5.g. ili da zaista to imamo nešto duže jer morate voditi računa u Hrvatskoj ima nas negdje oko 4 milijona, ima i ljudi koji apsolutno dobro funkcioniraju i u svijetu e-građane, koji kupuju internetom, koji de facto iz svog stana, sad smo svi više-manje, evo ja se javljam iz svog stana, moguće živjeti u tom jednom virtualno svijetu bez stvarnog svijeta, al ima i ljudi koji to nisu tako i oni će se sigurno pitati što im je ponovo po 108. put došao da mijenjate osobne iskaznice i zato smo trebali napraviti jedan iskorak. U odredbi, jednoj odredbi zakona je navedeno da, dakle da se trpe i da je moguće staviti i druge podatke. U prvom čitanju sam posebno naglasila podatke koji su vezani uz zdravstvo, dakle da umjesto zdravstvene iskaznice, sve imate na osobnoj iskaznici, spomenula sam vozačku dozvolu, spomenula sam i nešto drugo. U odgovoru, predlagatelj u odgovor koji mi je dostavio je rekao da vezano uz zdravstvenu iskaznicu je to moguće, ali treba mijenjati zakone iz oblasti, dakle iz nadležnosti zdravstva, a da vezano uz vozačku dozvolu to nije moguće. Ono što je dobro, dobro je da na podacima koje ćemo imati na osobnoj iskaznici ima da tako kažem mjesta i za druge podatke. Ali ono što nije dobro, nije dobro ono, cijelo vrijeme s čime se susrećemo, da kod nas ne zna ljevica šta radi desnica. Dakle, ključno pitanje je tko će upravljati odnosno ključno pitanje je tajnost podataka, ključno pitanje je tko će upravljati svim tim podacima, ključno pitanje je zaista da se potrudimo da na osobnoj iskaznici ako već idemo u novu osobnu iskaznicu da na njoj mogu biti i drugi podaci, da zaista s jednim dokumentom funkcioniramo, da sve neke druge dokumente koje smo imali sad, zaista odu i stvarno u povijest, a ne samo formalno. Treba sjesti za stol, trebaju sjesti sva ona ministarstva u čijoj nadležnosti je izdavanje pojedinih dokumenata, vidjeti što treba napraviti i doći sa setom zakona kojim se to mijenja i kojim je jasno definirano način na koji se to radi. Moram vas podsjetiti kad je ova vlada u bivšem sazivu htjela umjesto da su inspekcije po različitim resorima imati jednu inspekciju na jednom mjestu, dakle taj veliki inspektorat, onda smo dobili set zakona, bilo je negdje oko 60-tak zakona koje je trebalo mijenjati, koji su se izmijenili da bi to tako moglo funkcionirati. Ako je to tada moguće onda bi to trebalo biti moguće i sad. Ja sam očekivala moram priznati da će se predlagatelj između prvog i drugog čitanja malo potruditi, pa ne samo reći „primjedba se ne prihvaća“ iako ima mjesta i za sve drugo nego reći u međuvremenu smo odradili određene sastanke, odradili smo određene dogovore, to će biti moguće napraviti na taj i taj način. Naravno predlagatelj to nije učinio, što moram priznati nažalost mene ne čudi, voljela bih da takav nekakav iskorak možemo napraviti. Zaključno, živimo u jednom drugom vremenu, živimo u jednom drugom svijetu, živimo u, na jedan drugi način i ova osobna iskaznica bez obzira kolko se to nekima od nas sviđalo ili ne sviđalo je za iskorak da bi imali dokumente iste kao što imamo i dokumente, kao što imaju iste i članice EU. Ja sam jedna od onih i zalagat ću se uvijek i mislim da je dobro da je Hrvatska članica, da je dobro da je to iskorak, da je to u ovim kriznim vremenima se pokazalo zapravo koja je to i korist za sve naše građane, tako da u tom kontekstu je u redu. Ali ono što mi cijelo vrijeme svako vozi kod nas po svojoj pruzi kao da se nikad neće sastati. Prema tome, kad idemo u ovakav jedan iskorak, pokupiti sve resore, vidjeti što je moguće i tako napraviti i sigurna sam da onda odgovor ne bi bio da se primjedba ne prihvaća nego bi odgovor bio da, kao što je moguće, moguće je, razgovarali smo svim resorima i doći ćemo u nekom drugom slučaju i napraviti izmjene i dopune koje je potrebno u tom smislu učiniti. Evo video linkom koji još jedanput moram iskoristiti ovih, ovu malo minutu šta imam, dakle stručne službe sabora rade odlično posao, video link funkcionira. Ja bih puno radije da sam tamo u sabornici nego da sam doma, ali tako je kako je, moguće je ovako raditi.

Hvala predsjedavajući, kolege i kolegice. Evo ja ću malo sumirati ono što je rekla Anka Mrak-Taritaš u ime kluba, a nadovezat ću se i na ono što je govorila gđa. Ružica Vukovac. Samo po sebi to nije ništa sporno, dapače to možemo pozdraviti. Ova direktiva i ovaj zakon kratko bi se našim građanima mogao predstaviti kao nova osobna iskaznica koja će zamijeniti funkcionalnosti e-putovnice i naravno da protiv toga nema nitko ništa. Međutim, ono što ja zamjeram, dakle meni je drago da mi po tehnologiji, po čipovima koje ćemo sada ugrađivati u naše osobne iskaznice možemo pratiti trendove na razini zemalja članica EU, ali me boli to što nažalost mi ne možemo pratiti trendove i po kvaliteti upravljanja. Dakle, osim što se prenosi direktiva zapravo se ne zna što se s novom osobnom iskaznicom želi postići, osim možda da rok trajanja osobnih iskaznica prilagodimo roku trajanja čipova proizvođača, a pri tom ne znamo odgovoriti na pitanje tko je proizvođač čipova koje smo naručili? Jesmo li mogli napraviti jednu studiju i analizu, pa uzeti nekog drugog proizvođača čiji čipovi imaju duži vijek trajanja? Ne znamo niti koja je cijena jednog jedinog pojedinačnog čipa. Dakle, transparentnost koja se vrlo često koristi od strane vladajućih u njihovom rječniku je samo jedna prazna floskula bez bilo kakvog konkretnog sadržaja koji bi se mogao vidjeti po načinu na koji se implementiraju i provode pojedine politike. Kada govorimo o toj netransparentnosti, postoji još jedan veliki problem, a to je problem lošeg upravljanja i to je razlog zašto smo sada neuspješno društvo i zašto ćemo neuspješno društvo i ostati. Naime, novi čip nudi brojne funkcionalnosti, ali te funkcionalnosti nisu pripremljene u praksi, reći da ćemo sa osobnom iskaznicom putovati umjesto putovnice stvarno nije, nije otkrivena Amerika. Ali ako kažemo da će ta osobna iskaznica spojiti funkcionalnosti sa zdravstvenom onda na moje pitanje uvaženi državni tajniče trebali ste reći jesu li sustavi pripremljeni ili nisu? Ne može odgovor glasiti „vrlo vjerojatno će se broj iz zdravstvenog osiguranja naći na tom čipu“ Mene takav odgovor ne zadovoljava. Mene bi zadovoljio odgovor koji će jasno i decidirano reći, meni i svim hrvatskim građanima „zdravstvena iskaznica više vam neće biti potrebna, moći ćete i lijekove podignuti samo na temelju vaše osobne iskaznice“, ali mi to ne znamo. Dakle, to znači da mi sustav uopće nismo pripremili. I dok uvedemo ili provedemo neku novu funkcionalnost dogodit će se to da će rok trajanja osobne iskaznice već isteći i tu ćemo ponovno ući u još jedan val novih troškova. Dobro je i to što navodno novi čip omogućava elektronski potpis, isto stvarno nismo otkrili toplu vodu s tim. I doista, tu se slažem sa onim klubovima koji su rekli zašto, kad smo već krenuli u ovakvu jednu provedbu, nismo predvidjeli mogućnost elektronskog glasovanja, pa da nam i za to služi osobna iskaznica ili ako ništa drugo barem za mogućnost elektronskog prikupljanja potpisa, evo lokalni izbori su nam pred vratima. Ne bi li bilo zgodno da samo sa osobnom iskaznicom možemo se negdje ulogirati i da sustav državne uprave može na taj način prikupiti potpise, pa ne bi imali sve one probleme koji se svaki puta kod prikupljanja potpisa u pisanom obliku pronalaze. Žao mi je što i nova Nacionalna razvojna strategija koja je u pripremi, o kojoj ćemo uskoro raspravljati u ovom saboru, spominje tu riječ „digitalizacija“, ali korištenje funkcionalnosti osobne iskaznice u pravcu elektronskih glasova, elektronskih izbora i referenduma nigdje ne spominje. Dakle, nije problem sam tekst zakona, sporna je njegova provedba i bit će sporna njegova provedba jer kažem svrhovitost i prave svrhovitosti ovog zakona nema. Čip pruža brojne mogućnosti, ali nažalost očito smo mi država koja te funkcionalnosti ne zna iskoristiti na pravi način, u punom kapacitetu odnosno za to očito ne postoji politička volja jer bi time nestala potreba za brojnim zaposlenicima unutar sustava državne uprave koji ovog trena predstavljaju veliko proračunsko opterećenje i proračunski teret. Al ima još jedan element. Dakle, osim što nam izostaje analiza učinaka propisa i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je samo floskula, mi ne vodimo brigu niti o onom čl. 91. st. 3. ustava koji kaže da svaki zakon koji zahtjeva financijska sredstva mora navesti i izvore, a mi ukupan trošak ne znamo, niti smo u stanju reći jer [[Upadica: Vrijeme]] to nije trošak tih 70 kuna za novu iskaznicu [[Upadica: Vrijeme]] nego je trošak implementacije čitavog sustava, koliki je ne zna se. Poštovana kolegice Orešković, dobro ste primijetili da je ponuđena nova osobna iskaznica potkapacitirana u odnosu na tehnologiju koju, koja nam je danas dostupna i koliko u biti tih podataka može biti sadržano u tome, pa i samo to što ste spomenuli, kada se sakupljaju potpisi vrlo je to lako složiti da to bude elektronski. Danas imamo bar kod koji prepoznaje svaki proizvod, pa isto tako može i osobnu iskaznicu. Ali ono što neće preskočit, to je ponovno trošak za građane RH. Kroz povijest smo već vidjeli nekoliko puta kako se iscrpljuju financijski građani sa ponavljanjem izdavanja nekih dokumenata koje nije trebalo i kratkoj njihovoj trajnosti. Smatram da bi ovu iskaznicu trebalo s obzirom da tehnologija to dopušta napraviti da traje duže vrijeme i da sadrži daleko više podataka jer to je vrlo lako moguće ugradit danas s njom s obzirom na tehnologije. Trošak osobne iskaznice je i čip kojeg plaća država, a trošak tog čipa ne znamo. Trošak osobne iskaznice je kompletna informatička implementacija, kao i trošak održavanja za kibernetičku sigurnost. Koliki je taj trošak mi to ne znamo, pa kako onda možemo usvojiti ovaj zakon i na koji način se to uopće može dovesti u svezi sa čl. 91. st. 3. koji kaže, ustava koji kaže da se moraju navesti izvori financijskih sredstava za zakon čija provedba traži financijska sredstva i možemo navodno reći u proračunu. To je ono što naši građani trebaju znati jer sve to ide iz njihovog džepa.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče.

Prvo je, tiče se trajanja osobne iskaznice. Dakle, u nekim europskim državama osobna iskaznica traje slično kao i kod nas, ali uz jednu malu razliku što građanima čini lakšim da zapamte kad im istječe osobna iskaznica, a to je da ne istječe 10.g. nakon izdavanja nego na rođendan u 10.g. nakon izdavanja. Onda znate kada vam, koje godine vam istječe osobna iskaznica i napravit ćete novu.

Tako bi onda jedna bivša ministrica možda lakše znala kad joj je istekla vozačka dozvola, pa ne bi platila kaznu, al nema sad veze. Drugo, osobnom iskaznicom se između ostalog dokazuje identitet, prebivalište i ostalo. 2015.g. ili '14. uvedena je otočna iskaznica koja je u stvari dokazivala identitet i prebivalište temeljem čega ste imali pravo na povlaštenu cijenu koja traje, i ta iskaznica je trajala 5, traje 5.g. Dakle, sad negdje u ovo doba veliki broj otočana mora promijeniti i izvaditi novu osobnu iskaznicu. Mislim da svi podaci koji su se nalazili na otočnoj iskaznici se nalaze i na osobnoj iskaznici. Ne trebamo ni jedan drugi podataka koji nije na osobnoj iskaznici da morate imati još jednu iskaznicu za otočane. Ja sam moram priznat bio skeptičan i ljut kad se to uvelo jer sam smatrao da u okviru racionalnog ponašanja identitet i prebivalište se dokazuje dovoljno je osobna iskaznica. Nakon toga smo se na to navikli, ali sada nakon 5.g. kad treba ponovo napraviti novu ponovno se postavlja pitanje logičnosti da podaci koji se nalaze na, na osobnoj iskaznici se još jednom prepisuju na još jednu novu iskaznicu, to je dodatno birokratiziranje.

Poštovani g. zastupniče, pa naravno da sve ovo što ste vi rekli i vaša prethodnica da je teško se ne složit. Međutim, imamo primjer da je jučer predloženi Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u ovoj maloj povijesti hrvatske samostalne države 7. po redu. I naravno da je svaki taj zakon donosi sa sobom i financijske obaveze i teret za naše porezne obveznike. Pa mene zanima da li će ovdje prisutni predstavnici ministarstva ovo što su sad zapisali uzet u obzir i ugradit u novi zakon, prijedlog novog zakona, pa da mi možemo glasovat onda svi za to il će to bit i ostat na razini stranačkoj odnosno vladajući za, oporba protiv jer nijedan amandman i nijedno mišljenje nije uvaženo? Pa u pravilu ne, ali nas ponekad ugodno iznenade.

Jednostavno ponekad je to izraz i jedne vrste pokazivanja moći možemo, al nećemo. A ponekad kada voda dođe do, do grla onda nije problem bilo s kime za sklopit većinu. Ja sam vrlo često, ako to gleda pozdravljam kolegu Antu Babića, s njime polemizirao kada je sa aspekta tadašnje opozicije napadao našu vladu kad smo mi bili opozicija jer je s njime u koaliciji bila potpredsjednica vlade gđa. Opačić koja je upravo bila zadužena za resor koji je on kritizirao i svaki put sam mu samo rekao ovoga, tamo se javi, to vam je sad koalicijski partner.

Poštovani zastupniče, drago mi je da ste spomenuli još jednu iskaznicu koja se koristi u RH jer to govori u prilog tezi koju sam spomenuo u svom govoru, a to je da bismo trebali na nivou države što je moguće više objedinjavati državne IT infrastrukture vezane za pojedine poslove. Sada recimo imat ćemo posebno tehnologiju za čitanje otočkih iskaznica, posebno za osobne iskaznice, posebno za sken pasoša na i iskaznica na, na granici i ne znam kolko još posebno za zdravstvenu iskaznicu. Trebamo raditi na tome da što je moguće više objedinimo te IT infrastrukture i da nam tehnološka rješenja budu jedinstvena. Na taj ćemo način omogućiti manje troškove u državi, omogućit ćemo jedinstveni pristup za sve poslove koje obavljamo sa elektroničkim ispravama. Što se tiče povezivanja različitih registara mene to podsjeća u stvari, ispravna bi bila izreka iz jednog filma „svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo“ Naravno, sve veći udio korištenja informatičkih i drugih sredstava u svakodnevnom životu, dakle prije 20.g. nismo tu sjedili i imali pametne telefone, nismo čak ja mislim i laptop je bilo ono teško, ali … [[Govornik se ne razumije]] sam siguran nije bilo, nas upućuju na to da se sve više okrećemo informatičkoj tehnologiji i sve više pokazuje potrebu da to bude, da to bude dakle povezano. Recimo u ovoj reformi kad su uredi državne uprave išli u županije ja sam smatrao da bi dio koji je obavljao Ministarstvo uprave vezan uz biračke popise trebalo i matične, poslove matičnih ureda trebalo

Uvaženi potpredsjedniče, predstavniče predlagatelja, uvaženi dome. Ima jedna latinska izreka koja kaže „Omnia mea mecum porto“ Kad govorimo, dakle sve što imam nosim sa sobom. To je ono što ja nosim sa sobom. Ovdje ima najmanje novaca, a najviše plastike. Kad govorimo o plastici, onda što dokazujem sa tim plastikama? Da sam državljanin RH, jedna plastika, da sam član sabora, druga plastika, da sam predsjednik odnosno član županijske skupštine, treća plastika.

Zatim, dakle ne ulazeći u bankarski i financijski dio idem dalje kopat po svom novčaniku onda ću naći još 3 plastike, a zamislite, pardon 4, a 3 su vezane za zdravstvene usluge. Dakle, neko je davno rekao da moram imat plastiku, ali kao i kod kreditnih kartica, dakle prije ovih metalnih priljepaka, za zdravstveno osiguranje, pa onda da moram imati i za dopunsko zdravstveno, pa onda isto tako za europsku iskaznicu za zdravstvenu. Kad zbrojimo taj novac sigurno se više isplati to imati na jednom mjestu. Pa čak i e-građanina ako gledamo danas pristup više ne ide samo isključivo preko korisničkog imena i lozinke koju vam je dala FINA nego onaj dakle kojeg možete dobiti čak preko usluge Internet bankarstva, što je normalno. Dakle, slažem se da je to vezano za osobnu iskaznicu napredak, zato do onog trenutka kad možemo putovati avionima da možemo napraviti elektronski check-in sa osobnom iskaznicom koju izdaje RH. Točka. Ostalo možda, kada i ako. Žalosno. Dobro je da bar to imamo ne ulazeći sad košto imaju druge države. No činjenica je da se otvara samo neka mogućnost, da li, kada i ako. Vidite sa svim ovim plastikama koje sam vam ja sad pokazao, i one su otvarale neke mogućnosti, al su samo otvarale mogućnosti dok je došlo do te mogućnosti to je već bilo zastarjelo. Prema tome, alibi je odličan, pitanje stvaranja osobnog dokumenta po kojemu smo mi konačno državljani EU, odličan alibi, za šta?

Kolega Fabijaniću, inspirirali ste me u stvari da pogledam koje sve plastike ja imam. Neke su još u papiru zbog uspomena, ali vjerujem da je jedan dio naših građana gledajući vas u stvari shvatio da od svih tih plastika, plastika koja otvara najviše vrata ipak u ovoj zemlji je još uvijek članska iskaznica HDZ-a. Hvala. Nema više.

zdravstvena organizacija, a upravo ju je na konferenciji za mediji potvrdio i Nacionalni stožer, je da nakon gotovo dva tjedna Varaždinsku županiju na prvom mjestu najgorih po broju zaraženih u Europi je u ovom trenutku zamijenila Međimurska županija. Još uvijek je prerano za egzaktne podatke, pričekat ćemo još koji dan, ali vidljivo je da je trend broja zaraženih u Varaždinu, u Varaždinskoj županiji u stagnaciji, mi smo prvi uveli mjere, mi smo prvi inzistirali na mjerama i ovdje se pokazuju da mjere neupitno uvijek i svugdje daju rezultate, pitanje je samo da li su dostatne. U istom trenutku kada smo mi inzistirali, doslovno vrištali za uvođenjem mjera Međimurska županija koja je u ovom trenutku najgora tamo se komuniciralo da mjere nisu potrebne. Ovo samo govorim da vidite kao jedan konkretan primjer što se događa vezano uz mjere. Smatramo da je ovaj zakon dio sustava mjera. Važan je i zakon važne su i sankcije jer kao što znate nema poštivanja zakona bez sankcija. Ova pitanja koja svi postavljaju, pitanje nepovredivosti doma posebno je važna tema, mi smo zbog toga jučer ponovo komunicirali ministra unutrašnjih poslova i dobili uvjeravanje da će ustavna kategorija nepovredivosti doma biti posebno zaštićena i da će u tom smislu biti izdane i posebne upute za postupanje policijskim službenicama jer potpuno je jasno da postupanje policije u javnom i u privatnom prostoru, privatnom domu nije i ne smije biti isto.

Ovo je bio zvuk mobitela, zato sam rekao, ne zbog igranja jer to sam već kazao, mogao bi nas, puno bi nas onda ovaj bilo isključeno iz igre. Izvolite. Dakle, želio bih još jednom u ime Kluba SDP-a izraziti stajalište o Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Mi u SDP-u podržavamo mjere koje će pomoći suzbijanju pandemije, ali ne podržavamo baš svaku mjeru koju Vlada predloži u tom smjeru. U ovome zakonu ima 3 da se boksačkim rječnikom izrazim kategorije mjera, mjera lake kategorije to je nošenje maske ok, mjera srednje kategorije to je ona koja se odnose na javna okupljanja pa za tu mjeru treba i srednja većina i mjera teške kategorije, a to je što je kolegica Martinčević spomenula, zabrana ili ograničenje privatnih okupljanja. To jeste mjera teške kategorije i ako je teška situacija onda ona zahtjeva i tešku i težu većinu za njeno donošenje. Vrijeme je da parlamentarna većina prizna sebi da smo iz domene obične tzv. zaštite zdravlja iz Članka 16. u ovom slučaju došli u kategoriju velike prirodne nepogode iz Članka 17. i ako se traži teška mjera onda o njoj treba odlučiti i teška odnosno 2/3 većina. Zbog toga nećemo podržati ovaj zakon. Ja znam da ste nam dosta čitali odluke Ustavnog suda, ali u toj odluci su priložena izložena mišljenja tako da je to dvojbeno barem njima bilo pa može biti i nama.

Tražim stanku u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka kako bi se konzultirali o ovom zakonu slijedećih 10 minuta. Ono što mi kao Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka tvrdimo jest da je zdravstvena kriza ozbiljna, da su mjere potrebne, nezadovoljni smo načinom kako je ova, kako se ovom zdravstvenom krizom upravljalo posebice zadnjih nekoliko mjeseci, predlagali smo drugačije načine kako da se upravlja, kako ne bi došli u ovu situaciju u kojoj jesmo, nije nas, nije se dozvolilo ni da se raspravlja o tome u Hrvatskom saboru, a kamoli da bi nas se poslušalo, međutim ono što treba reći da mi jesmo de facto u izvanrednom stanju i da Članak 17. Ustava de facto bi treba biti na snazi i da s obzirom da ograničavamo slobode i prava koje su Ustavom zajamčena kao što su primjerice nepovredljivost doma i okupljanja da iz te perspektive trebamo i moramo imati 2/

S druge strane mi ne možemo pristati na ovakve nerazmjerne kazne kakve su u ovom zakonu, ne možemo pristati na to da de facto ograničavamo Ustavom zajamčena prava i slobode u nedogled, znači bez nekakve kontrole koja po nama bi trebala bit svakih nekoliko tjedana od strane parlamenta jer, jer je to jednostavno osnova demokracije, bez obzira na krizu moramo imati demokratsku kontrolu ovakvih mjera koje ozbiljno zadiru u ustavna prava i slobode. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom poručili hrvatskoj javnosti da ovim zakonom kojim, kojim ćemo danas propisati okvir temeljem kojeg će postupati vlada i Nacionalni stožer civilne zaštite je u cijelosti usklađen sa Ustavom RH. To što mi radimo, HS i RH, rade sve demokratske države u Europi koje su borbu protiv epidemije prepustili vladi, čak do jedne Francuske gdje su te ovlasti prepuštene premijeru, francuskom premijeru. Ono što meni nije jasno iz stava oporbe, da li oporbi smeta to što se ovaj zakon donosi sa 76 umjesto 101 ruke ili vam smeta njegov meritum, mjere koje su ovim zakonom propisane? Kolega Bauk je, ove 3 mjere koje ćemo mi danas uvesti ovim zakonom podijelio u 3 grupacije, kao lakše, srednje i teške mjere, a ta teška mjera po njemu je mogućnost provjere u domu, da li je okupljeno više od 10 ljudi. Pa g. Bauk, ako je to teška mjera, ja se slažem da je ona teška, kao što ste vi rekli boksački rečeno to je tehnički nokaut onda je klasični nokaut sa dugotrajnim posljedicama za protivnika lišavanje slobode koja je propisana Kaznenim zakonom. Lišavanje slobode i u ovom saboru se donosi sa 76 ruku. Ako je nešto par excellence ograničavanje ljudskih prava, to je lišavanje slobode. I to se lišavanje slobode i svi i svi, sve kaznene odredbe u Hrvatskoj bilo riješene Kaznenim zakonom, bilo riješene Prekršajnim zakonom donose sa 76 ruku.

Kolega Demetlika, izvolite. Nažalost, vladajući vi mjere donosite ad hoc bez jasnih kriterija i ovisno o političkom trenutku koji vama odgovara. Time je nažalost stožer postao političko tijelo i čime je povjerenje u nacionalni stožer, a time i u vladu izgubljeno i više ne postoji. E sada kad vam je došla voda do grla i ignorirate sve prijedloge oporbe, a u ožujku smo mi upravo iz oporbe pokazali kada je u pitanje zdravlje naših građana da smo spremni konsenzusom podržati zakone za zaštitu naših građana. Ono što nama smeta, ne smeta nam dal je to 76 glasova jel ih imate, ali nas smeta što ne prihvaćate niti jedan prijedlog upravo oporbe i dalje to ignorirate. Ja ću navest jedan primjer tog ignoriranja jest primjer apela istarskih gradonačelnika i župana na kojega se niste udostojili niti odgovoriti. I na kraju očekujete podršku od oporbe. Normalno da mi iz oporbe jesmo za uvođenje mjera u cilju zaštite naših građana. Ali isto tako napomenut ću vam poštujući i vladajući da postizanje i poštivanje mjera treba postići kroz racionalne odluke donesene konsenzusom i stručni autoritet stožera. Ovakvim ponašanjem to se opet neće desiti nego će izostati. Hvala. Stanka će biti odobrena i vama. Sada je na redu kolega Lenart, izvolite.

Dapače, taj zakon je već donesen prije nego što je došao ovdje na raspravu jer niko od vas 76 se ne usudi dići ruku protiv jer bi vam to bio preveliki gubitak osobno. Zbog toga i nema svrhe u radu ovoga sabora na ovaj način jer sve što se ovdje izglasuje tijekom glasovanja već je prihvaćeno prije i određeno da tako mora biti. Dobro je zašto glasa se sa 76 ruku da se zna onda tko je to donio, a ne, nemojte kasnije reć mi nismo taj HDZ. Imamo onaj stari HDZ, imamo novi, pa tu brljate pojmove oko toga. Tijekom rasprave ministar Beroš je rekao „mi balansiramo“ Da, nažalost balansirate napamet i zbog toga jesmo tu gdje jesmo. Kad vam paše popuštate mjere, kad vam ne paše stišćete mjere. U proračunu je stavka kazni za '21.g. povećana za 70 milijuna kuna. Morate znat da je nekim građanima teško i masku kupit, da mnogi građani kopaju po kontejneru. Kao što sam rekao ovdje u raspravi i mnogi ovdje u saboru nose masku nakon što joj je istekao rok upotrebe.

Stanka će biti odobrena i vama. Poštovani predsjedniče, tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba Stranke Centar i GLAS. Svi prijedlozi oporbe bili su zapravo konstruktivni i dobronamjerni, sve ste ih odbili. Uporno želite sami preuzeti odgovornost upravljanja ovom krizom, pa vas pozivam da onda budete odgovorite do kraja i da raspustite stožer jer je stožer kriv za eskalaciju broja zaraženih. Stožer je kriv što je izgubio povjerenje građana, pa se njihove mjere ne poštuju, a time što je podilazio Vladi, time što je svoje mjere prilagođavao posebnim datumima i posebnim događajima, a sada teret situacije trebaju na svoja leđa preuzeti građani plaćanjem kazni koje su restriktivne, koje nisu opravdane i koje su duboko upitne ustavnosti. Hvala vam svima. Ja ću se sada pozvati na čl. 293.b pa nećemo onda ići na stanku od 10 minuta nego ćemo odmah nastaviti sa glasovanjem. I krećemo, Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 75. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandman je podnio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista kojeg predstavnik Vlade tijekom izjašnjavanja o amandmanima nije prihvatio pa ćemo glasovati onda o tom amandmanu kojeg predlagatelj ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

da je glasovalo 126 zastupnika i zastupnica, 45 za, 3 suzdržana i 78 protiv. Dakle, amandman nije dobio potreban broj glasova. Sukladno čl. 252. Poslovnika HS-a sada ćemo glasovati, a za donošenje ovog zakona potrebna je većina svih zastupnika, dakle 76 glasova. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo 129 zastupnika i zastupnica, 76 bilo je za, 53 bilo je protiv te je na taj način donesen Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Zadužuje se Vlada RH da Hrvatskom saboru 3 puta godišnje i to na početku i na kraju svojeg redovitog zasjedanja između 15. siječnja i 15. srpnja i na početku svojeg redovitog zasjedanja između 15. rujna i 15. prosinca dostavlja izvješće o učincima provedbe mjera iz ovog zakona i to dok je na snazi Odluka po proglašenju epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u RH od 11. ožujka od 2020., koju je ministar zdravstva donio na prijedlog Hrvatskog sabora, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u skladu s čl. 2. st. 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Dajem na glasovanje predloženi zaključak kojeg Vlada prihvaća. Tko je za?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Utvrđujem da je glasovalo 128 zastupnika i zastupnica, 77 bilo je za, 36 suzdržanih i 15 protiv te smo na taj način donijeli Zaključak kako su ga predložili klubovi zastupnika. Dakle ova dvojba o većini neću je sada iznositi je li treba ovo ili ono, želim da pisano dobijemo odgovor je li zastupnik Franković imao pravo glasati na način iz daljine sukladno Poslovniku obzirom da je on neprekidno od srijede u navodnoj samoizolaciji, a u srijedu je bio u Dnevniku Nove TV i davao izjavu izvan izolacije, pa da ta dvojba ne bi ostala, molim da se to utvrdi i da nas se izvijesti. Dobio, dobio sam danas informaciju, upravo je bio taj upit i provjerio sam, on je u pojačanom nadzoru ili preventivnoj samoizolaciji, po naputku svoga epidemiologa, kolegice Glasovac, ne znam što je to smiješno jer imate isto tako, samo malo, molim vas. I kolegica Iljkić iz vaših redova je isto tako je u preventivnoj samoizolaciji jer ima simptome kao i kolega Franković, ne znam što vam je smiješno. Smiješno vam je što netko ima simptome Covida? Ja ne znam zašto je to smiješno. Čovjek se je testirao, ima temperaturu i nije mi jasno da to može nekome biti smiješno. Pa zar mislite da mu je teško doći do Zagreba sa autom?

Dakle kao osoba koja je bila u mjerama pojačanog nadzora uputama Zavoda za javno zdravstvo, dobio sam nalog za ograničavanje maksimalno moguće svih socijalnih kontakata, ali to nije značilo, to nije istovjetno samoizolaciji.

U redu ovaj, to nije bilo povrede Poslovnika, ja sam upozorio kolege i kolegice da što se je dogodilo i zašto je kolega Franković na videovezi. Dakle postoje svi uvjeti iz čl. 293.b, postoje opravdani razlozi zašto on danas nije u Hrvatskome saboru. Izvolite.

Čl. 238. uvaženi predsjednik sabora ponovo omalovažava saborske zastupnike, točnije oporbu ističući da se oni smiju i time pokušavajući poslati poruku hrvatskim građanima da su neozbiljni u ovako teškoj situaciji. Oporba se prvo ne smije jer nosi maske, osim ako ih ponovo pokušavate gledati u oči, što biste mogli učiniti i za neke druge ljude, prvenstveno one koji su vas politički stvorili poput Sanadera, Kosor i Karamarko. Kolegice Selak Raspudić, kad se neko smije to možete i čuti, dakle zadnji put sam vam rekao da se vidi, vidi se, a i čuje se, a sada je se jako glasno čulo, pa neću vam reko sam vam zadnji puta da otvorite oči, sada malo i slušajte sa ušima. Evo poštovani kolega Franković diže ruku, pa mu možete dati riječ da čujem od njega kako mu je to. Kolega Franković pokušava doći do riječi. Kolega Zekanović, vi ste digli povredu Poslovnika? Evo izvolite kolega Frankoviću, povreda Poslovnika. Ne čujemo vas, samo malo. Jel se čujemo? Evo ga čujemo se, možete, pozdrav. Povreda čl. 238., naime drago mi je da se kolege iz oporbe brinu o mome zdravlju. Ja sam odgovoran prema drugima, ovdje dostavljam 30. studenoga prvi covid negativan nalaz i dalje imam temperaturu, 3. prosinca još jedan covid negativan nalaz i dalje imam temperaturu. Meni bi najlakše i najdraže bilo da ja mogu sada biti u HS.

ja zaista ne vidim više ni jedan razlog zašto bi mi nastavljali raspravljati o nečijem zdravlju. Izvolite kolega Petrov, povreda Poslovnika. Poštovani predsjedavajući, ja moram nastaviti ovaj dio iz razloga što ste vi povrijedili čl. 238. Ja bi vas molio da se odnosite s poštovanjem prema saborskim zastupnicima, nemate pravo govorit da netko otvori oči, otvori uši, ispere uši i slično.

Dakle molim vas, ja uopće nisam uzvratio kolegici Raspudić na način kao što bi ona zaslužila s obzirom što je ona meni rekla. Dakle, odgovorio sam jednostavno na ono što sam čuo i ne znam zašto je ona imala potrebe na taj način govoriti o meni. Pa naravno da neću šutjeti i trpjeti nego ću uzvratiti, a birat ću riječi i birao sam ih i sada. Izvolite kolegice Selak Raspudić, povreda Poslovnika. Nemojte uvaženi predsjedniče sabora, čl.238., ponovo mene omalovažavati i obmanjivati i hrvatsku javnost. Vi ste cijelu ovu priču započeli time što ste se bez ikakvog povoda počeli razgovarat o tome gledam li ja ili ne ljude u oči, a sada ste to proširili, to je bilo dan ranije, a sada ste to proširili i na moje uši. Vaš zadatak kao predsjednika sabora nije da trenirate moja osjetila nego da čujete ono što vam oporba govori kao neutralan promatrač. Kolegice Selak Raspudić, neću nastavljati ovu polemiku, vi jako dobro znadete što ste govorili o meni i na način na koji ste govorili. Dakle, odgovorio sam vam onako kako ja smatram da treba. Nije to nikakvo omalovažavanje ili vi mislite da vi možete omalovažavati druge, a da vas drugi ne mogu uopće čak ni odgovoriti na ono što ste vi kazali. Čudna mi je to logika, ali vaša je. Izvolite kolega Zekanović, ne, pardon, kolega Bulj se javio prije toga, povreda Poslovnika. Hvala lijepo. g. Predsjedniče, povrijedili ste čl. 238., kao saborski zastupnik u ulozi predsjednika sabora non stop kršite Poslovnik, svakom ste loncu poklopac i to konstantno kršite Poslovnik komentirajući saborske zastupnike kao što ste gđu. Selak zastupnicu kojoj ste rekli da otvori oči i uši. Hvala vam lijepa, ja ću sad onda prekinuti tu raspravu, pa više nećemo polemizirati, al molim i vas da ne polemizirate onda. Poštovani predsjedniče sabora, čl. 238. naravno. Žao mi je, a to je bila baš neka fora zašto niste kolegi Frankoviću dali opomenu, to bi bila prva virtualna opomena, a imali ste priliku jer nije se, nije se ovaj pozvao niti na jedan članak, pa evo možda i retroaktivno podijelite opomenu da imamo i taj i virtualnu opomenu prvi put u HS. Pa ja ne znam opće što bi vam kazao, dakle on je ovdje tema, osoba koja je bolesna tema je naše rasprave i da još njemu i dajem opomenu, pa imate nevjerojatnu logiku, zaista nevjerojatnu logiku, čak se i pozvao na članak kao što ste rekli da nije jer niste slušali. Al dobro, mislim ovo sve je potpuno bespotrebno ovo što radimo i ostavljamo jako lošu sliku, ali šta mogu. Idemo sada na Klub SDP-a koji je predložio zaključak koji glasi: „Obvezuje se Vlada RH da jednom mjesečno HS dostavlja izvješća o provedbi i učincima mjera donesenih na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Idemo sada glasovati o tom zaključku. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Glasovalo je 131 zastupnik i zastupnica, 56 za, 75 protiv dakle zaključak kako ga je predložio Klub zastupnika SAD-a nije prošao. Predlagatelj je Vlada RH.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, drugo čitanje, P.Z.E. br. 55. Predlagatelj je Vlada RH. Rasprava je zaključena. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Tijekom izjašnjavanjima o amandmanima predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo te on postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona. Izvolite kolega Grmoja povreda Poslovnika. Povrijedili ste Poslovnik 238.

Dobivate opomenu. Izvolite kolega Miletić. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Jandrokoviću ja sam sjedio u ovoj prostoriji i uistinu kao što je kolega rekao premjestili su nas jer nas je malo u tu prostoriju, ispričavam se jer je bio razgovor malo poveći, ali nije bilo nikakvog psovanja, uistinu vam to govorim, čak ako radi ničega kolege ne bi psovale jer sam ja s njima tamo u prostoriji. Hvala. Kolega Miletiću, kolega Miletiću ostanite ovdje. Ne kažem da ste vi, ne znam tko je, ali vas molim, još jednom vas molim zbog hrvatske javnosti i zbog kolega koji su ovdje [[Upadica: Pripazit ću ja malo na red, bit će dobro.]] da budete, da budete jednako obazrivi kao i svi ostali [[Upadica: Fokusirani smo.]] i bez obzira što ste tamo u toj dvorani u manjem prostoru nego ovi ovdje da se ponašate jednako kao i kolegice i kolege koji ovdje sjede [[Upadica: Fokusirani jesmo, pripazit ćemo malo, hvala.]] Hvala vam lijepa. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Sada idemo na Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Darija Zurovca i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Davora Nađia. Molim predsjednika Mandatno-imunitetno povjerenstva gospodina Roberta Jankovicsa da podnese izvješća. Izvolite. Cijenjene kolegice i kolege.

Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu pa prelazimo na glasovanje o Izvješću Mandatno-imunitetno povjerenstva. Dajem na glasovanje prijedlog odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Daria Zurovca i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Davora Nađia. Tko je za? Tko je suzdržan?

Utvrđujem da je jednoglasno sa 122 glasa donesena odluka kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Nakon što smo donijeli ovu odluku, prelazimo na davanje prisege zastupnika. Prvo ću ja pročitati tekst prisege, a nakon toga će zastupnik izgovoriti riječ prisežem. Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskome saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Čestitam vam, dragi kolega i želim vam puno uspjeha u vašem radu. [[Pljesak.]] Kolegice i kolege, ovime smo došli do kraja. Dakle, budući da je Izvješće MIP-a, vi ste obećali prije više od mjesec dana da će se konzultirati saborski klubovi oko mog zahtjeva da mi se skine imunitet kako bi me premijer Plenković mogao tužiti zbog teških optužbi koje sam iznio oko muljaža u našim veleposlanstvima. Molim da se to riješi i da mi se po mom zahtjeva, a g. Bačić se složio s tim i Klub HDZ-a da mi se skine imunitet. Kolega Grmoja.

Hvala vam lijepa. A sada ćemo, sada ću vas ja samo prije nego što prijeđemo na slobodni govor izvijestiti dakle o idućem tjednu. Radit ćemo isto tako od utorka, počet ćemo klasično, iznošenjem stajališta, nakon toga ćemo imati raspravu o Izvješću o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH za 2019. g. i nakon toga Prijedlog Odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva. U srijedu bismo se bavili zakonima vezanim za lokalne izbore, dakle proveli bi objedinjenu raspravu i nakon toga bi imali prijedlog Zaključka o Izvješću Vlade RH o radu Stožera civilne zaštite. To je prijedlog, predlagatelj je Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista. U četvrtak prva točka bi bila Prijedlog Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. g. Još ćemo vidjeti, još ćemo popuniti sa nekim točkama četvrtak, kao i petak, dakle za ta dva dana još ćemo se konzultirati sada kasnije, ali uglavnom, počinjemo raditi od utorka i započinjemo ovim Izvješćem o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH za 2019. g. Hvala vam svima.

Poštovane kolegice i kolege, evo istekla nam je stanka, pa ćemo nastaviti sa iznošenjem stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika i najprije u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista poštovani zastupnik Marko Milanović Litre, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege. Listajući mrežne stranice Facebooka došao sam do objave iz grupe „Glas poduzetnika“ gdje je jedan od članova grupe napisao slijedeće: „Pompozno se najavljuju novi krediti, poticaji i ostale mjere za pomoć poduzetnicima, gospodarstvu i za očuvanje radnih mjesta. Ukratko, naša situacija i dosadašnje iskustvo s potporama, mjerama i kreditima vezano uz tvrtku koja se bavi, točnije, tada se bavila ugostiteljskim segmentom, našeg poslovanja je slijedeća. Nakon što smo zatvorili objekte po nalogu vladu u skladu s usvojenim mjerama podnijeli smo zahtjev za potporu za očuvanje radnih mjesta, kao i za kredit za likvidnost. Nismo imali, niti danas imamo nikakve otvorene obveze prema bilo kome bez dana blokade na računu od osnutka tvrtke. Potpore su nam isplaćene za prva 3 mjeseca sa zakašnjenjem zadnje isplate skoro 3 mjeseca. Cijelo to vrijeme mi zaposlenicima isplaćujemo plaće, prihvaćen je naš zahtjev za drugi krug mjera, no naknadno je odbijen jer smo imali zabilježen rast prihoda. Naime, čekajući isplatu mjera drznuli smo se zaraditi za isplate plaća zaposlenicima, dostavili smo tabularni prikaz prihoda iz kojeg je vidljivo da je u segmentu ugostiteljstva ukupni pad prihoda i veći od 80% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kroz navedeni period čekamo isplatu HAMAG covid zajma koji je već odobren odnosno pozitivno ocijenjen, ali nema sredstva za isplatu. Uz zahtjev za zajam navodimo da je dio sredstava namijenjen za podmirivanje doprinosa ne bude li otpisa, a ostatak za očuvanje likvidnosti. Zahtjev je u HAMAG-u zaprimljen 6. travnja, 7. listopada blokiran nam je račun zbog duga po doprinosima za razdoblje u kojem smo očekivali isplatu potpora, a što nam je odbijeno nakon čekanja preko 60 dana. Od 6. studenog, 7. mjeseci kasnije nakon čekanja isplate kredita za koji udovoljavamo sve uvjete, od HAMAG-a stiže odbijenica zbog 30 dana blokade. Račun je bio blokiran po nalogu porezne uprave za iznos doprinosa od kojih smo trebali biti oslobođeni. Toliko o namjerama i mjerama. Ukoliko naš slučaj nije jedini takav, a nekako vjerujemo da nismo usamljeni, molimo da nam se javite jer razmatramo mogućnost tužbe, a uz to smo spremni dostaviti i konkretne podatke u cilju dokaza kako nas je vlada izigrala i da izbjegnemo takvu situaciju u budućnosti. Hvala i sretno svima. Ovaj primjer je slika i prilika odnosa vlade i državnih institucija prema poduzetnicima i gospodarstvenicima u Hrvatskoj. Ovo je dokaz neorganiziranosti i nepripremljenosti za drugi val covida i svih problema koji su došli s njim. Svakodnevno smo svjedoci i najava i medijskih natpisa u kojima državnici i službenici slave i hvale poticaje vlade, najavljuju milijarde kuna pomoći i povoljne kredite i svakodnevno nas uvjeravaju da je sve u redu, da sve ide po planu i da će sve biti dobro. A onda s druge strane imamo priliku čuti ovakva iskustva s tim njihovim spasonosnim poticajima i mjerama pomoći. S ovakvim odnosnom prema poduzetnicima možemo očekivati izlazak iz krize 2033.g., a ne kako je ministar Marić najavio 2023. Za ovom govornicom ću se ponavljati koliko got puta bude potrebno samo da jednom i zauvijek shvatite da jedino poduzetnici u Hrvatskoj svojim nesputanim poslovanjem mogu unaprijediti životni standard hrvatskih građana. Vi to ne možete jer ne stvarate. Vaš zadatak je poduzetnicima osigurati pravni okvir za njihov rad i omogućiti im napredovanje u njihovim poslovima. Nemojte ih sputavati, nemojte ih omalovažavati, nemojte im otežavati poslovanje, pomažite im da stvaraju, budite im na usluzi jer to je vaša zadaća, biti na usluzi građanima RH, ne vladati njima.

Slijedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Sanja Radolović, izvolite. Poštovani potpredsjedniče zahvaljujem, poštovane kolegice i kolege. Prethodnih dana smo u saborskoj raspravi mnogo toga čuli o teškom stanju i uvjetima rada, kao i prostornim kapacitetima u domovima za starije i nemoćne osobe uzrokovane posebice pandemijom Covid-19 virusa. Međutim, osim navedene problematike nekako se ispod radara izgubilo to da se liste čekanja u domovima za starije i nemoćne osobe diljem Hrvatske su i dalje goruća tema. Tako primjerice u Pulskom domu za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“, pazite na dvokrevetnu sobu se čeka 10.g., 10.g. Lista čekanja ima 2.600 osoba. Naravno, isto je razumljivo jer mnoge obitelji zbog dnevnih obveza, balansiranja između svojih vlastitih poslova i roditeljskih obveza nemaju alternativu, te su prisiljene starije članove svoje obitelji smjestiti u takve domove. Međutim, za mnoge jest 2.000 kuna mirovine kolki je prosjek, a negdje u nekim krajevima Hrvatske i manji, samo smještaj u privatnom domu čiji je prosjek otprilike 6.000 kuna mjesečno daleki san. Zašto sve to govorim? Govorim iz tog razloga što Istarska županija 2019.g. se ipak odlučuje na rješavanje te problematike Sporazumom o financiranju i kreditnoj suradnji gdje se odlučuju na dizanje kredita od gotovo odnosno ne gotovo nego 42 milijuna kuna, međutim sve zapinje na imovinsko pravnim odnosima. Podsjetit ću dakle osim što su oni digli kredit, to je jednoglasno podržano i od strane HDZ-ovih zastupnika u Gradskom vijeću grada Pule i Skupštini istarske županije, dakle dizanje kredita od 40 milijuna kuna kako bi napokon dostojanstveno se smanjile liste čekanja koje su sada 10.g. Pri tom nastaje problem jer je vlasnik doma, kao i na preostalih 30 nekretnina diljem Hrvatske HZMO izuzev domova u Gradu Zagrebu koje su prenijeli g. Bandiću i izuzev doma u Kninu koji su također poklonili gradu Kninu. Tu HZMO odnosno sam premijer Plenković s gnušanjem odbija prijedlog zakona SDP-a koji je uputio u proceduru da se dakle prenese vlasništvo nad domovima umirovljenika i kaže da je zavod u okviru prava na posjedovanje, uporabu, korištenje i raspolaganje s istima ovlašten s nekretninama, domovima umirovljenika činiti, pazite, što ga je volja i Vlada RH mišljenja je da zavod može uspostavit i drugačije odnose s korisnicima objekata domova umirovljenika umjesto da iste daje na takvo korištenje. To dakle premijer Plenković tvrdi 14. studenog 2019.g. nakon što je prošla saborska procedura SDP-a koji je uputio sam taj prijedlog zakona upravo kako bi se riješila ova problematika. Istovremeno naravno Istarska županija odustaje od tog projekta, miče se dakle prijedlog rekonstrukcije i dogradnje depadansi u Puli iza lokalnih proračuna i dakle odustaje se, liste čekanja neminovno rastu. Međutim, imamo situaciju od prije mjesec dana kada kao da smo u nekakvoj lošoj izvedbi „Alise u zemlji čudesa“, a naš premijer očito Plenković i g. ministar Aladrović pate od svojevrsne sinkope budući da na vladi prije mjesec dana na prijedlog ministra Aladrovića premijer podržava prijedlog kojim se dakle svi domovi za starije i nemoćne osobe sada daju bez naknade jedinicama lokalne i regionalne, što dapače podržavam i apsolutno je to neminovno, to je trebalo puno ranije učiniti kada smo mi to predlagali prije godinu dana. Ali što se sad dogodilo? Ja se nadam da su i premijer i resorni ministar svjesni što su napravili. U ovih godinu dana dogodila se pandemija, svi ti dakle projekti i rekonstrukcije dogradnje domova maknuti su iz lokalnih proračuna, maknuta su, maknute su suglasnosti za kreditna zaduženja i oni se neće dugo, dugo godina još realizirati.

Drago mi je što je prije izlaganje imao kolega Hrelja koji je i sam reko da to nije bilo moguće u operativnim programima, dakle svjesno je obmanjivo javnost i nije dozvolio da se diljem Hrvatske smanje liste čekanja u domovima za starije i nemoćne.

i zastupnice, dragi građani. Kako možemo čitati iz društvenih medija vlada će u idućem razdoblju pokrenuti postupak donošenja novog Zakona o referendumima i referendumskim inicijativama i time ubuduće urediti referendumske postupke. Mi smatramo da je ovaj Zakon o referendumima iznimno važan jer on uređuje pravo ljudi u Hrvatskoj da odlučuju o važnim bitnim pitanjima za RH. Oni o tome odlučuju na direktan način, ne treba im posrednik. Iskustva koja smo mi dosada mogli vidjeti o referendumima i referendumskim inicijativama nisu bila dobra i zato bi bilo jako potrebno da u ovom sada postupku koji slijedi ne bude vrludanja, da bude sve jasno. MOST se oduvijek zalagao za prava građana da direktno odlučuju na referendumima, direktno bez posredno da odlučuju o onim pitanjima koja su za njih važna, mi ćemo se za to i nastaviti zalagati. I u tom smislu kao konstruktivna politička opcija, kao dio javne rasprave predložit ćemo da nova zakonska pravila u ovom Zakonu o referendumu budu moderna, budu u skladu s vremenom u kojem živimo jer mi živimo u digitalnoj eri. I zato ćemo predložiti da se ovim novim zakonom uredi mogućnost da građani mogu se izjašnjavati i elektronički u referendumima i referendumskim inicijativama, prvenstveno ćemo tražiti da se ovim zakonom uredi mogućnost elektroničkog prikupljanja potpisa za referendume i referendumske inicijative i mislim da tu nema što biti sporno. Mi danas imamo sustav e-građani koji nam omogućava upravo ovo i to će ubrzati postupak pojednostavniti postupak, omogućit će lakšu, bržu provjeru, autentičnost potpisa, smanjit će uostalom troškove provođenja referendumskim inicijativa. Za sve one koji žele pokrenuti referendumske inicijative neće biti potrebno nakon toga imati 1000 štandova. Mislim da svi trebamo stremiti upravo ovom cilju. E-referendum ne bi trebao biti prepreka iz razloga što je upravo on jamac, elektroničko prikupljanje potpisa je jamac sigurnosti tih potpisa, ne postoji sigurniji potpis nego preko sustava e-građani. Vi u tom trenutku znate tko je dao potpis, nema mrtvih, nema duplih, znate tko je dao potpis, znate kad je dao potpis. Nama je cilj i smisao zakona mora biti da olakšamo referendum i referendumske postupke, ne da ih otežamo i to je ono za što će se MOST zalagat, na čemu će MOST inzistirat, na ovim pravilima ćemo inzistirati.

Time smo završili sa današnjim radom.